Děkuji. Eviduji váš návrh.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já samozřejmě nejsem odborník na bytovou politiku, ale bedlivě jsem poslouchala svoji předřečnici a chtěla bych se zeptat předkladatele, kdo to všechno zaplatí?

Jak říkám, nejsem na to odborník.

Jestli tuto službu bezpodmínečně potřebuje ten občan, aby si potom za ni zaplatil?

Takže mě by zajímalo, kolik to bude stát, když to bude každý měsíc. Děkuji za odpověď.

Prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Bureš. Děkuji své kolegyni za odpověď.

Takže k tomu my ještě jednotlivé občany zatížíme tímto. Tak to je skvělé. Já děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně.

Jiná věc je samozřejmě, jak potom informovat příslušné vlastníky těch bytových jednotek, jestli to má být každý měsíc, tak si skutečně dovedu představit, že to předseda sdružení vlastníků bytových jednotek, ve většině případů stejně ty bytové jednotky obhospodařuje nějaká realitní kancelář, tak třeba přes realitní kancelář takovou informaci dostanou. Jiná věc je, a tam s tím souhlasím, že je to naprosto zbytečná informace, že stačí, aby to bylo poskytnuto třeba jenom jednou za rok. Nyní s faktickou poznámkou přihlášená paní poslankyně Peštová, následně paní poslankyně Fialová. Stále faktická. Tak já bych chtěla zareagovat na pana poslance Bureše, prostřednictvím paní předsedající. Ale ty revize jsou jednou za pět let, to víme všichni, kdo máme nějaké topení. Tady se bavíme opravdu každý měsíc, že by každý měsíc ten daný občan, nebo majitel té jednotky, měl dostávat tuto informaci. A opravdu, tato informace je placená. To není informace, kterou dostanete jen tak. Sama, když jsem potřebovala vědět v mezičase, jakou mám spotřebu, tak jsem si za to musela připlatit.

Komu tím nahráváme? Určitě ne občanům v dnešní době, když se jim zvedají ceny energií. V žádném případě!

Opravdu výměna jednotlivých měřidel probíhá jednou za pět let dle pokynů, což není takový problém.

Kde jsou náklady na software, který bude automaticky posílat esemesku nebo nějakým způsobem vyrozumí jednotlivé nájemce o tom, že se mají podívat na své vyúčtování?

V současné chvíli, kdy chtěl někdo vědět spotřebu, nebo se stěhoval nový majitel a nebyla dohoda mezi nimi, mezi kupujícím a novým nájemcem třeba toho bytu, že se vyúčtování udělá na konci roku, tak si to ten nový nájemce zaplatil, samotného toho technika, ten příchod, a tak dále, ale ty dohody tam byly. Pošleme každému nájemci esemesku nebo cokoliv jiného: Podívejte se na vyúčtování, máte takovou a takovou spotřebu tepla? Já tomu nerozumím, proč to máme dělat. Kdo to bude vymýšlet, kdo to bude ?

To je prostě nesmysl. Toť otázka. Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bureš.